Oceňuji, že pan ministr mj. i na nátlak klubu KDUČSL vypustil onen kontroverzní § 44, který dával takřka bezbřehou možnost Ministerstvu zdravotnictví rozdělovat, slučovat či rušit některé z příspěvkových organizací, které jsou dnes přímo řízenými organizacemi ministerstva, ale nebudou přitom transformovány na univerzitní nemocnice. Na druhé straně zde zůstává v návrhu řada ustanovení, která jsou ve stávající podobě velmi riziková. Nakonec jsme tento návrh zákona ochotni propustit do jednání ve výborech. V žádném případě ale nebudeme souhlasit se zkracováním lhůt, protože diskuse kolem tohoto návrhu zákona budou složité a těžko lze předjímat výsledek.

Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Já se ptám, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím. Rozpravu tedy končím a ptám se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit na závěr diskuse. Máte slovo, pane ministře. Děkuji, pane předsedající. Opravdu velmi krátce. Vystupovali hlavně členové zdravotního výboru, takže očekávám, že pokud pustíte tuto věc do dalšího projednávání, ty největší debaty se budou odehrávat na zdravotním, příp. školském výboru. Několik věcí. To neustálé vyvádění majetku státu. Tady se opravdu musí argumentovat přesně tím... Veřejné vysoké školy. Opravdu je to skoro identické. Nikdo ty nemocnice prodávat opravdu nebude. Ani to nejde, protože dneska je v tom zákoně daleko tvrdší možnost tomu zabránit, než tomu bylo dřív.

Jasně, dneska tam je závazek toho, že jejich faktury někdo zaplatí.

A věřte mi, že se svou šestnáctiletou zkušeností vím, o čem mluvím. Je to skutečně vždycky o dohodě.

Já jsem proti politickým nominacím. A tady se jim asi zabrání právě tím, že tam bude to ručení celým majetkem. Tak o tom jsem skoro přesvědčen.

České zdravotnictví je síť.

Neexistuje. Nejde to.

Už k tomu nechci dále pokračovat. Opravdu bych se přimlouval, tento návrh zákona by měl projít do druhého čtení a měl by být podroben velmi odborné diskusi. A já se jí opravdu nebráním. Já vám děkuji, pane ministře. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych krátce shrnul, co zde bylo uvedeno. Pan ministr již na některé otázky odpověděl. Většinou se problematika točila kolem financí, kolem oddlužení, kolem event.

Takže sami jste viděli, že těch problémů je tady celá řada a že je potřeba je řešit. Nicméně máme tady jeden návrh na zamítnutí.

Garančním výborem byl zvolen zdravotní výbor, ale potom také přikázání výboru školskému. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Nejprve tedy, jestliže říkáte, že byl předložen návrh na vrácení navrhovateli k dopracování? Takže jestli padly oba tyto návrhy a nebyly podmíněně, měli bychom postupovat tímto způsobem. Přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím, a poprosím vás všechny, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. S přednostním právem paní místopředsedkyně Černochová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Pan kolega poslanec Svoboda to podmíněně řekl, takže prosím, abychom hlasovali nejprve o zamítnutí. Já jsem to takhle nepochopil z řeči, ale nemám s tím žádný problém. Jestliže nemá nikdo námitku proti tomuto postupu..., hlasovali bychom nejprve návrh na zamítnutí. Tak tedy počet přítomných se nám již ustálil.

Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 406, přihlášeno 127 poslanců, pro 9, proti 63. Tento návrh nebyl přijat. Nyní přistoupíme k hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Jedná se o hlasování číslo 407, přihlášeno 127 poslanců, pro 34, proti 56.